A další věc. A tenhle problém je skutečně i byrokratický problém pro toho, kdo zaměstnává lidi, na kterých jsou ty exekuce nakupené, protože vy v tu chvíli nekomunikujete s jedním exekutorem o jednom svém zaměstnanci, ale díky tomu, že jsou exekuce přeprodávány a řešeny z různých míst republiky, tak ti lidé, kteří mají na starost výplaty v té dané firmě, nebo i personální oddělení, prostě řeší třeba pět, šest, klidně deset různých agentur nebo exekutorů, kteří mají toho člověka ve správě.